Pan ministr Staněk bude hlasovat s náhradní kartou číslo 6. Děkuji.

A ještě bych tady někde měl mít seznam.

Dále požádali o omluvení své nepřítomnosti tito členové vlády: pan premiér Babiš z dopoledního jednání z pracovních důvodů, pan ministr Hamáček ze zdravotních důvodů, pan ministr Kněžínek z pracovních důvodů, pan ministr Petříček z pracovních důvodů, pan ministr Plaga z pracovních důvodů, pan ministr Ťok z pracovních důvodů, pan ministr Toman z pracovních důvodů. A to je vše v tuto chvíli. Takže to byly omluvy.

Jelikož nejsou žádné body z bloku třetích čtení, u kterých by byly splněny zákonné lhůty, projednávali bychom případně další body dle schváleného pořadu. Jedná se o body 117, což je Návrh na jmenování členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, druhé kolo.

Bod 121, Návrh na volbu zástupce veřejného ochránce práv, druhé kolo. Bod 160, Návrh na jmenování členů Kontrolní rady Grantové agentury České republiky.

Pan předseda, prosím. Ještě jednou dobrý den všem, pane předsedající, paní a pánové. Přestávka, ta původní, ta první přestávka na poradu vedení Poslanecké sněmovny a předsedů poslaneckých klubů, byla vyvolána tím, že pan kolega poslanec Foldyna zpochybnil hlasování, poslední hlasování včera večer těsně před ukončením jednacího dne. Jednací den byl ukončen a pan poslanec Foldyna šel ono zpochybnění toho hlasování provést v době, podle mého názoru, který jsem tady již řekl, v době, kdy bezprostředně nejdříve mohl. Neboť jednací den byl ukončen ještě rychleji, než stačil kdokoliv cokoliv podle mého názoru zaznamenat. Vy jste neuznal bezprostřednost tohoto kroku pana poslance Foldyny. Já si myslím, že bezprostřední byl, a proto vznáším námitku proti vašemu postupu a prosím, aby o té námitce bylo hlasováno.

Jde o to, jakým způsobem se vypořádáme s podobnými postupy, které tady již dávno byly, probíhají a možná také do budoucna budou.

Čili nejde o nic jiného, než že já vznáším námitku proti postupu předsedajícího, a prosím, aby se o ní hlasovalo. Děkuji. Já tuto námitku asi budu brát jako bezprostřední. Pan předseda Bartoš k pořadu, nebo k této věci? K této věci, tak prosím.

Teda pro ty, co nás třeba sledují na vysílání Sněmovny. Včera večer se hlasovalo o tom, aby vláda dostala přesný závazek k nějakému roku protože tady vystupoval ministr Plaga, tady vystupovala spousta řečníků , kdy dojde k tomu slibovanému navýšení platu učitelů, aby tam byl ten závazek. Sněmovna to odhlasovala. My jsme tady u toho seděli.

Já si myslím, že právě proto v tom hlasování on podpořil toto usnesení.

Já si myslím, že to by tady mělo zaznít, protože včera to Sněmovna odhlasovala. Samozřejmě respektuji tady nějakou námitku k tomu, jak byla včera uzavřena ta schůze, ale bavíme se o tom zejména z toho důvodu, že prostě si někdo nestojí za svým názorem.